Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Nacher navrhuje zařadit nový bod, který zní: Informace vlády o boji s dezinformacemi.

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Farhan navrhuje nový bod, který zní: Nedostatek léčivých přípravků v České republice.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Je to tak, paní poslankyně? Ano, děkuji.

Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Síla navrhuje zařadit nový bod, který zní: Nedostatek stomatologů.

Návrh byl zamítnut.

Nejprve chce tento bod přesunout jako druhý bod na dnešní den.

Kdo je proti?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Na zítra navrhujete jako třetí bod, ano.